Při zavedení aukčního mechanismu podpory se není třeba obávat souběhu podpory.

Ve srovnání s roční podporou pro stávající solární elektrárny ve výši téměř 30 miliard korun jde o zanedbatelnou částku, která nezatíží spotřebitele elektrické energie. Během dvaceti let podpory tedy takto nově vybudované solární elektrárny spotřebují podporu jako historické parky za tři roky. Ve výsledku bude celková roční suma podpory ještě podstatně nižší, neboť lze právě systém aukcí kombinovat s investiční podporou díky fondu, který jsem zmiňoval.

Zároveň je s ohledem na argumenty uvedené v odůvodnění k bodu číslo 19 žádoucí odstranit výkonové omezení na straně výroben čerpajících podporu a uplatnit i v tomto případě stejné principy jako u ostatních obnovitelných zdrojů, to je umožnit čerpat provozní podporu formou úředně stanoveného bonusu až do výše udělené podpory formou aukcí.

Jde tedy o solární elektrárny, které by vedle budov mohly být umístěny na obtížně využitelných pozemcích územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, v odůvodněných případech na plochách zemědělského půdního fondu za předpokladu povolení využívání pro tyto elektrárny příslušnými orgány státní správy, vždy však pouze na půdě nižší kvality zařazené do III. až V. třídy ochrany.

Limit a teď se bavím právě v této pozici o návrhu o překompenzaci mimo jiné zabraňuje takzvané překompenzaci a má zamezit tomu, aby poskytováním podpory docházelo k nepřiměřené nadměrné podpoře.

Evropská komise v tomto rozhodnutí stanovila podmínky poskytování státní podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a rovněž stanovila výši podpory pro výrobny elektřiny ze slunečního záření, kterou považuje za přiměřenou. Tuto hodnotu je nutné brát jako nepodkročitelnou při zohlednění stanovení výše podpory a odvodů, kterými stát výrobny elektřiny zatěžuje. Stanovení této hodnoty vytvořilo legitimní očekávání na straně výrobců, které je nutné respektovat.

Jsem ochota sama.

Omlouvám se, ale myslím si, že toto bylo potřeba vysvětlit.

Děkuji. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Nyní pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Kolovratník.